A zazněl zde také návrh na zkrácení lhůty na 12 dnů. O tomto návrhu můžeme hlasovat, pokud nezazní veto dvou klubů. Mám zde přihlášku pana předseda Kalouska... Slyšeli jsme návrh, nesouhlasné stanovisko paní zpravodajky, ale to není důvod, abychom o tomto návrhu nehlasovali. Takže budeme o něm hlasovat, zkrácení na dvanáct dní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 32. Přihlášeno 94 poslanců, pro 20, proti 12. Návrh nebyl schválen, lhůta nebyla zkrácena. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy, o kterých jsme měli hlasovat.